Náhradní karty a jejich čísla platí tak, jak bylo řečeno na 20. schůzi, případně prosím o nahlášení dalších náhradních karet. Schůzi jsem svolala podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 105 poslanců. Nyní tedy přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Oldřicha Černého a poslance Michala Zunu. Ptám se, zda má někdo jiný návrh? Nikoho nevidím. Zahajuji tedy hlasování o těchto dvou ověřovatelích.

V hlasování číslo 1 přihlášeno 149 přítomných, pro 147, proti žádný. Návrh byl přijat.

Nyní tedy přistoupíme ke stanovení pořadu 22. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu, rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Nyní tedy budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 22. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen. Hlásí se pan předseda Benda s přednostním právem. Vážená paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, máme před sebou dva body.

Má se jednat o první čtení podle § 90 odst. 2, to znamená, schvalováno v prvním čtení. Jenom chci upozornit na skutečnost, že tady, protože byla schůze domluvena dnes, jsme vlastně jakoby v jistém rozporu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny, který v § 90 odst. 4 říká, že nelze zařadit sněmovní tisk, který má být projednáván v režimu § 90, odst. 2, pokud schůze nebyla svolaná aspoň pět dní předem.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Žádného dalšího přihlášeného s přednostním právem nemám. Takže nyní budeme opravdu hlasovat o celém návrhu pořadu 22. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen. Zahajuji hlasování o předloženém návrhu pořadu schůze. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Bendy ohledně hlasování i po 19. hodině tak, jak zazněl tento procedurální návrh. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?